Opět tolik k strachu.

Víme i z praxe, že pokuty ani dnes neukládá na maximální hranici, takže opravdu si myslím, že obavy, které se tady šíří, jsou mnohdy velmi nepodložené. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, díky tomu, že už jsme vyslechli několik příspěvků, bude můj příspěvek výrazně kratší, protože nebudu opakovat všechny ty problémy, které zde už byly řečeny, ale zaměřím se na jeden problém, který je mi vlastní, a to je problém ve zdravotnictví. Nemůžeme pacienta neustále nechat vyšetřovat znovu a znovu, protože tolik krve on ani nemá, co bychom si mohli vymyslet.

Kdybychom neudělali pořádně to, co se nám zde tedy ukládá, to je projednat velmi řádně celou tu problematiku GDPR, uvědomte si, že by mohly být ohroženy mezinárodní výzkumné projekty, které nejenom že šetří velké peníze naší republice, to pomíjím, o tom jistě bude další příspěvek, ale to, co je v hlavní řadě, že naši pacienti a my se dostáváme opravdu k top léčbě ve světě.

Budeme o tom ještě jednat.

My to v každém případě budeme samozřejmě dále sledovat a budeme k tomu mít připomínky.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych jenom tlumočit stručné stanovisko klubu sociální demokracie.

Děkuji, dobré dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Pokud bychom totiž... Ani bych nevystupoval, kdyby tady nedošlo k toho zamítnutí projednávání v prvním čtení, poněvadž pak bych se obrátil na Senát, kde bychom to mohli ještě napravit, a to problematiku klinického výzkumu ve zdravotnictví.

Je to např. v oblasti práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, práva na omezení zpracování osobních údajů, práva vznést námitku. Je to několik záležitostí, které se zdají být jakoby banální, ale nejsou, poněvadž to zdravotnictví by jinak přišlo o obrovské prostředky.

A druhá věc je, že celý ten výzkum financují, což stojí obrovské peníze. Uvedu jeden příklad.

Pacienti jsou plně kryti z toho klientského výzkumu. Když si uvědomíme, kolik ale zdravotnických zařízení máme, špičkových zařízení, kde jsou tyto klinické studie dnes k dispozici, tak si musíme uvědomit, že pokud nebudeme mít nějakou pojistku na ochranu dat našich pacientů pro klinické studie, tak nebudeme muset ty studie dostávat a v rámci celé republiky to mohou být miliardy. Ale není to opravdu otázka jenom financí, je to i otázka přístupu k pacientům a k tomu, že oni vlastně budou mít možnost se setkat s tou nejmodernější léčbou, která v současné době existuje.